Hvala lijepo i dobro jutro gospodine predsjedniče Jandrokoviću. Evo, nakon 24 sati i 25 minuta, jučer sam došao nešto prije 8 sati ovdje, cijelu noć vodimo znači borbu za slobodu govora koju je htjela nametnuti većina nad manjinom. Jednim nedemokratskim pokušajem i uzurpiranjem demografske procedure, da minutu do ponoći krenu sa raspravom o poslovniku u Hrvatskom saboru. Nije ovo borba za nas, saborske zastupnike, nego za one koji su nas birali da u njihovo ime govorimo. U njihovo ime da govorim i premalo sam govorio, premda sam bio najaktivniji saborski zastupnik, do koliko ste gospodo vi predlagatelji doveli problema ovu državu, inače ja i ne bi bio saborski zastupnik, možda čak ni predsjednik mjesnog odbora, da ste radili svoj posao. I ne možete vi unificirano, nama saborskim zastupnicima kazati kako ćemo se ponašati. Ja kada sam bio dio većine osobno, glasao sam, nisam podržao proračun, to je moje demokratsko pravo. I to je pravo i vas koji ste u većini i nas u manjini. I ne možete nam zabraniti stanke u kojima sam se ja obraćao po pitanju radničkih prava, po pitanju moje Dalmatinske zagore, Like, nerazvijenih krajeva i po brojnim drugim pitanjima, kao i moji kolege zastupnici, koji su cijelu noć ovdje iz prkosa i ponosa htjeli sačuvati dostojanstvo slobode govora. Ne samo slobode govora i ovo nije cirkus, jer i novinarima je oduzeta sloboda govora, kao što su Tihomir Dujmović na javnom servisu HRT, Maja Sever, Milorad, gospodin koji je također dobio ovaj otkaz ili pred otkaz, zbog samo toga što je kritizirao čelnika HNS-a Vrdoljaka. A nije mu baš da je volio Most ali mi smo stali iza njega. U pola do 12, sam stavio do pola noći, sam stavio flaster na svoja usta i minutu sam šutao. Šutnja, protivljenja, flaster, poslovniku. Vi nemate pravo od nas napraviti samo glasačku mašineriju, jer ja nemam pravo zbog toga, što sam izabran od birača, što mi se plaćaju putni troškovi, smještaj i plaća. Najbolje bi bilo, ako to želite i to vam je očito želja, jer vam mi dižemo živce sa ovim šta potenciramo priče i teme i to je naša uloga i zadaća da ako želite na ovaj način mijenjati Poslovnik, da mailom šaljemo, mi glasamo, ili da ovdje umetnete 150 lutaka i po želji da vam stiskaju na daljinski crveno, bijelo ili crveno. Ma možete gospodo možete gospodo nama braniti sve. Postoje metode i modeli borbe u ovome društvu. Ali, je sramotno, da većina terorizira manjinu zabranom slobode govora. Ograničavanjem broja replika. Hoćete li mi vi gospodine Reiner, kao predlagatelj u ime odbora, propisati koje ću ja replike govoriti i kome ću davati replike. Ja znam kada se je dogodio ovaj slučaj, kada je ovdje bio ispred Europske komisije, poslije gospodin Plenković i kada je rekao da treba mijenjati poslovnik. Ali on je izabran od parlamenta, ovo je parlamentarna demokracija. Ovo je parlamentarna demokracija. Vi je nemate pravo, nitko je nema pravo urušavati i oduzimati pravo slobode govora. Poglavito zastupnicima ni građanima, ni novinarima, ali to radite.

Izvolite. Vaše ekscelencijo, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ovo zasjedanje Sabora, možemo nazvati maratonskim, možemo nazvati iscrpljujućim možemo nazvati ne znam ni sam kako, ali ono što je sigurno jest da određene odluke koje je vlada donijela nisu bile ispravne i mi zbog toga moramo prosvjedovati. Jedna od tih odluka je odluka da se napravi remont migova u Ukrajini, ti migovi su već bili za otpis, radilo se o primjercima, koji bi bili eventualno dobri za tehnički muzej u Savskoj. Međutim, umjesto da završi u tehničkom muzeju, potrošena je ogromna lova na njihov remont i oni su vraćeni u stanju, takvom da nisu, jednostavno neupotrebljivi su i sada zato Hrvatska kupuje nove muzejske primjerke, ovaj put stare samo 30 g. Radi se o rabljenim izraelskim avionima, koji Izraelu više ne trebaju. Sad da su ti avioni dobri dal bi ih oni otpisivali. Ne vjerujem da bi za taj usudio bih se reći iracionalan poduhvat država će izdvojiti 360 milijuna kuna. Da li je taj novac mogao biti pametnije utrošen? Ja mislim da je. I mislim da ima puno više prioriteta gdje se to moglo usmjeriti, a jedan od njih je svakako i rješavanje statusa zaštićenih najmoprimaca, koji ako se prihvate ove izmjene zakona, zapravo postaju obični podstanari i jednom nogom se svi nalaze na ulici. Žao mi je što u ovom Saboru ne postoji svijest i volja, što u ovom Saboru su oči većini zastupnika, nažalost, širom zatvorene, umjesto otvorene. Također, svojom podrškom ovoj politici koja se vodi, parlamentarna većina zapravo eutanazira Hrvatsku, uništava Hrvatsku i postavlja se pitanje tko će zadnji ugasiti svjetlo. I na kraju krajeva, bogatstvo je u različitosti. Pa zar je cilj da samo HDZ-ovci opstanu, a mi svi drugi nestanemo. Zar je cilj da opstane samo jedna klika, a da svi drugi propadnu. Pa kakva je to država, kakva je to politika i na kraju krajeva kakav je to narod koji podržava takvu politiku? Mene raduje što se polako javlja otpor toj politici u Hrvatskom saboru i taj otpor trenutno se pokazuje u vidu građanskog neposluha, odnosno u današnjoj raspravi time da je prvi put povijesti Hrvatskog sabora rasprava trajala doslovce unedogled, odnosno trajala bez prestanka cijelu noć. Ovdje sam na nogama, ovdje sam u sabornici od jučer u otprilike 9,30 do sada kad je 8,00 a ostat ću i dalje iz razloga što smatram da je borba protiv ove vlade i za slobodu govora moja uloga ovdje, odnosno drugim riječima, da ja primam plaću za to da bi sabotirao rad onih koji upropaštavaju Hrvatsku i koji ju žele pretvoriti u zemlju, kako je neki komentator nazvao, siromašnih staraca. je vizija HDZ-a za Hrvatsku i iz tog razloga je zapravo svjestan toga da HDZ nema nikakvu viziju za demografsku obnovu i svjestan negativnih trendova iz tih razloga je Marin Strmota, državni tajnik dao ostavku. To je suma sumarum cijele priče. I dok i Hrvatska umjesto da se pozabavi tim pitanjem, bavi se svime drugim osim tim. Do kada? Sam Bog zna. A ove mjere koje država provodi tobože, kako bi potaknula natalitet, to su folklor, kako je rekao gospodin Strmota, to je ono što smo već imali prilike vidjeti u prošlosti i što nije davalo rezultate tada, pa očito neće ni sada. Žao mi je što to tako malo ljudi vidi i pitam se koliko još dugo ćemo morati svjedočiti o ovoj politici koja je zapravo užasavajuća i koja nas ne vodi nikamo, a pogotovo ne u bolju budućnost. Poštovana kolegica Anka-Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a u HSU-a.

Mi smo tu neki već brojimo 24. sat da smo u ovoj sabornici. Stanka u ime Kluba GLAS-a i HSU-a je bila na temu klimatskih promjena. Postoji jedan državnik, gospodin Trump, koji dosta često voli reći da zapravo, klimatske promjene da ne postoje, a onda ga, naravno, priroda sama demantira. To vam je odnos tih moćnih i onih manje moćnih. Jednako tako je i saborska većina u ovoj sabornici odlučila da se o izmjenama Poslovnika raspravlja u kasnim satima misleći da će to proći dosta onako, ispod radara, da ćemo svi negdje oko ponoći, 1-2 u noći odustati, ali kao što vidite, nismo odustali, čak još nismo ni dovršili rasprava u ime klubova, tako da ta rasprava zaista može ići čak i u treći dan, ako se baš neko jako zainati, ali vidjet ćemo kako će dalje biti. Ali, da se vratimo na temu klimatskih promjena. Klimatske promjene su činjenica. Jedan problem su klimatske promjene, drugi problem je zbrinjavanje otpada i treći problem je rješavanje odvodnje otpadnih voda. Klimatskim promjenama se čovjek relativno brzo prilagodi. Dobro se prilagodi i životinjski i biljni svijet, ali morate i niz drugih stvari prilagoditi tome. Postoji jedna zgodna priča, uvijek ju je dobro ispričati, tamo negdje pred 20-ak godina, ja bih već rekla, taman su se krenule raditi procjene utjecaja na okoliš i radila se procjena utjecaja na okoliš u RH, tada je to bila jedan od najvećih energetskih objekata planiranih Hidroelektrana Novo Virje, koja je bila planirana, išla je procjena utjecaja na okoliš i trebalo se je graditi. Osnovni problem u toj procjeni utjecaja na okoliš je bila šuma Repaš. Šuma Repaš koja je nastala u Slavoniji, nastala je na, dakle, šuma hrasta koji je trebao jako puno vode. No, međutim, kako je došla promjena sa podzemnim vodama, tako je nivo podzemnih voda je godinama padao, hrast koji je rastao se prilagodio klimatskim promjenama, imao je sve dublji i dublji korijen i ideja hidroelektrane Novog Virja je bilo da se ta šuma Repaš zapravo ponovo potopi i da ima veću količinu vode, odnosno onakvu kakvu je imala u startu kad je nastala šuma hrasta Lužnjaka. No, međutim, tad su svi stručnjaci rekli da se priroda prilagodila novim uvjetima i da kad bi se vratili nazad na uvjete na kojima je nastala šuma Repaš da bi ona propala. To nam govori u prilog tome da se moramo suočiti sa promjenama koje jesu, da se trebamo suočiti i na drugačiji način se odnositi prema poljoprivredi ali drugačiji se odnositi i prema drugim vrstama proizvodnje koje su Hrvatskoj iz jednostavnog razloga što će biti drugačije.

Tom se treba prilagoditi, treba se i prilagoditi u odnosu na energente, u odnosu na projektiranje, u odnosu na građenjem u odnosu na upotrebu novih materijala, čak štoviše, promjene koje su nastale govore u prilog tome no međutim Hrvatska je tu kao što kaska u drugim stvarima, kaska i tu. Nekad kad se i gradilo pogotovo u područjima uz more, bile su one kuće koje su se radile od betonskih blokova i bile su betonare. Danas se gradi drugačije, gradi se drugačijim materijalima, i neke druge zemlje su te betonare pretvorile u način gdje se građevinski materijal na tim betonarama zapravo reciklira i koristi kao nova vrijednost i to se korist kao poticaj. Dakle, u smislu promjena koje jesu, u smislu rješavanja otpada, to je jedan projekata o kojem bi se Hrvatska mogla napraviti, to je jedna od subvencija koja bi trebala biti i na taj način bi zapravo odgovorili prirodi ali i pomogli gospodarstvu. Sada je na redu Klub zastupnika SDP-a, kolega Maras, oprostite što to napravili? Snimate sami sebe? Ne, nego to su društvene mreže i u ovom trenutku i ljudi na društvenim mrežama koji prate moju stranicu mogu vidjeti šta se govori u Hrvatskom saboru, mislim da to nije ništa neuobičajeno nego to je nešto šta ljudi traže s obzirom da HRT ovu sjednicu koja je posebna po mnogočemu a prva je u hrvatskoj povijesti koja traje neprekidno više od skoro i 24 sata, mislim da zaslužuju ljudi vidjeti i da zaslužuju čuti zbog čega smo mi ovdje i zbog čega se ovakva sjednica održala danas a nije se održala u zadnjih 27 godina. Ja sam uz to htio istaknuti i zahvaliti se kolegicama i kolegama u Hrvatskom saboru, zaposlenicima Hrvatskog sabora koji su s nama proveli ovdje cijeli dan i noć. Znači ima ljudi u ovom Hrvatskom saboru, službenika koji su radili od jučer u 8 ujutro, ja sam ih vidio u 6, pola 7 da su još uvijek ovdje, skoro 24 sata su ti ljudi proveli ovdje s nama i ja im se želim zahvaliti a vama gospodine predsjedniče, želim reći da te ljude treba i nagraditi zbog toga šta rade tako naporno i predano. I sa druge strane, postavlja se pitanje zbog čega mi ne vodimo računa o tim ljudima koji ovdje s nama rade i gotovo danonoćno ja bi rekao pomažu da ovaj Hrvatski sabor radi na najkvalitetniji mogući način. Zašto to sada govorim? U ovom trenutku je raspisan natječaj u Hrvatskom saboru za radna mjesta u pomoćnim službama u Hrvatskom saboru i šta mislite koliko je plaća? Za koliku plaću ti ljude rade? I sada vidite da ti ljudi rade od jutra do sutra za 3,500 kuna a u ovom trenutku još uvijek ovi konzultanti u Agrokoru, Texo Management zarađuju 250 000 kuna tjedno. I recite mi da je to pošteno.

Jedna tvrtka, 2 zaposlena, Andreju Plenkoviću i HDZ-u vrijedi kao 300 naših suradnika koji su jučer od 8 ujutro zajedno s nama ovdje proveli noć. Ja se ne mogu načuditi gospodine predsjedniče, takvom pristupu, ne mogu se načuditi da ti ljudi ne zaslužuju više, da im se ne da podrška i da ih platimo dostojanstveno i dostojno čovjeka za onaj posao koji rade. Ako ima sa jedne strane toliko novca da se plaća povjerenik u Agrokoru isto 80, 75 000 kuna mjesečno, Texo Management milijun kuna mjesečno, pa zar se ne može naći da ljudi koji rade s nama ovdje od jutra do sutra imaju dostojanstvenu plaću? I to sam danas htio ovdje posebno istaknuti i zahvaliti im se još jednom šta su s nama odradili ovu noć koja nije bila lagana i za njih posebno s obzirom da su ne navikli na takav način rada, da moraju ostajati preko cijele noći i da su zbilja mizerno plaćeni za taj svoj posao. Tražimo od vas da se oporbu ne ušutkava, da prihvatite dva amandmana ključna SDP-a, da se ove stanke ne ukidaju i da se omogući predlaganje dnevnog reda, točaka dnevnog reda, možda ćete reći pa to nikada oporba nije imala, zašto ne bi dizali standarde, pa sutra ćete vi biti oporba, pa ćete predlagati. Sa te strane ajmo napraviti korak naprijed, a gledajte ovu stranu s desno, niti jednog člana ili članice HDZ-ovog kluba nema u sabornici, [[Upadica predsjednik: Hvala.]] nema ni predlagača ponovo [[Upadica predsjednik: Hvala.]] Ja vas molim reagirajte povredom Poslovnika, nema ni predlagača više ovdje.